Takže to máme za sebou: inflace, elektřina.

Pan premiér komentoval ten můj projev, vlastně je jasné, jak to komentoval.

Pan premiér překrucuje realitu a já vám teď zkusím vysvětlit, proč a jak to skutečně bylo. Myslím si, že pan premiér Fiala vše prezentoval velmi nepřesným a zavádějícím způsobem nikoliv proto, že by nevěděl, jak je to správné, nebo věci nerozuměl. To není s ohledem na jeho původní povolání a vzdělání dost dobře uvěřitelné.

Takže ty nesmysly, že já jsem něco podepsal, je samozřejmě lež.

Je to sice základní princip, který všichni znáte, ale po vyslechnutí projevu pana premiéra mi připadá důležité to zopakovat.

Tam jsem se těšil

Všechna ta jednání byla dlouhá a náročná, rozhodně jsme nešli spát před půlnocí, a to hlavně kvůli tomu, že Česká republika a několik dalších států jsme protestovali a chtěli jsme, aby cíle byly více realistické. Nakonec jsme alespoň prosadili, že cíl bude za celou EU, a ne za jednotlivé státy. My jsme měli kolik?

Ano, umíte si to představit? Ne, neumíte. Pro normálního člověka je to normální, ale pro Španěla slovo jádro bylo peklo, on to tam nechtěl. Fondy pro státy, pro které je dosažení uhlíkové neutrality dražší, a další. To se všechno dá ověřit z tiskových výstupů a ze závěrů Evropské rady.

Takže vykládat, že my jediní v Evropě...

Takže to, že by to někdo blokoval?

Ale všechny. Takže samozřejmě Komise, co dělá?